Samostatnou kapitolou je jediný konkrétní počin Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy pětitisícový příspěvek pro vybranou skupinu dětí a jejich rodin, jehož vypracování trvalo nesmírně dlouho, jeho administrace a výplata je velmi složitá a většina rodin, které na něj mají právo, jej obdrží možná až během podzimu, přestože jim vláda slibovala, že se tak stane na začátku školního roku.

Na konci téměř roční velmi smutné bilance této vlády je pak balíček opatření na zmírnění dopadu energetické chudoby, což je pracovní materiál poradního orgánu vlády Národní ekonomické rady vlády z minulého měsíce. Tento materiál se v drtivé většině všech výstupů shoduje s tím, co v oblasti daňové, sociální a rodinné politiky dlouhodobě říká hnutí SPD, co máme v politickém a volebním programu a co jsme již předložili formou konkrétních návrhů na změny příslušných zákonů.

Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů.

U samoživitelů je to zhruba polovina. Příjmově chudá je podle výzkumu každá šestá česká domácnost. To už jsme na třetině domácností, a vláda Petra Fialy dělá, jako když neslyší a nevidí. Měřeno tímto ukazatelem selhává vláda Petra Fialy na celé čáře.

Vláda Petra Fialy ale všechny návrhy odmítá, aniž by sama nějaký návrh na zlepšení podala, a to je důvod té naší mimořádné schůze, kterou nám tady stejně za chvíli zamítnete. Děkuju za pozornost. Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že už se nikdo další nehlásí, nyní budeme hlasovat o stanovení pořadu 37. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhovat žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Eviduji žádost o odhlášení, já vás odhlásím, požádám vás o opětovné přihlášení.

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pořad schůze tak, jak jsem jej přečetl?